Nicméně druhá věc, nad kterou se pozastavuji, a je to s vědomím toho, že něco málo o této problematice znám, je právě to mobilní čisticí zařízení, protože firmy, které mají stacionární budovy a investovaly do toho nemalé finanční prostředky, musejí splňovat nejenom legislativu Evropské unie spojenou s výrobou osiv a sadby, ale i vlastně legislativu spojenou s ochranou životního prostředí. To je jedna záležitost, o které bych chtěl na zemědělském výboru při tomto projednávání hovořit, takže to je věc týkající se ochrany životního prostředí. A druhá věc, kterou si dost dobře nedokážu představit, je kontrola ze strany pracovníků ÚKZÚZ. To, že tam je snaha, aby, jestli jsem to dobře pochopil, vůbec měli pracovníci ÚKZÚZ možnost tuto výrobu dostat pod kontrolu, tak to je zapotřebí dát do zákona, což je zase v pořádku.

Děkuji, pane poslanče. Táži se zase ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak. Obecnou rozpravu tedy končím. Táži se na závěrečná slova? Není zájem. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Já bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 2707.

Děkuji, pane poslanče, táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, končím tedy podrobnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova není zájem. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Poděkuji panu ministrovi, panu zpravodaji.